Takže přátelé, pane premiére, to ministerstvo nepracuje dobře, nereaguje a bohužel je to běžný obraz, jak tato vláda reaguje na všechny věci. No prostě se vám nedaří, a proto tady dneska jsme. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Vondráček, následuje pan ministr Válek.

Ale já jsem rád, jestli se to nechá zpracovat, bude to složité, protože v každé schůzi skoro byly včleněny nějaké opoziční body a těžko se zpětně bude zjišťovat, jaké opoziční body to byly.

My jsme ztratili hrozně moc senátního času tím, že nám jinak složený Senát běžně vracel zákony. Já vás jenom chci potěšit jednou historkou veselou, protože když byla předchozí vláda a bylo hlasování o nedůvěře vládě, tak bylo grémium a my jsme se nějak dohodli, že tedy budeme dělat ten zip, že ho umožníme. Bylo dohodnuto, že první vystoupí opoziční lídr, což je současný premiér Petr Fiala, po něm vystoupil tehdejší premiér Andrej Babiš a pak se mělo střídat. A protože my jsme tenkrát udělali to co vy, také se ti naši ministři přihlásili první. A přišel za mnou naprosto rozčilený Honza Farský, co si to dovoluji, že jsem to naprosto přehnal a že ruším veškeré dohody. A odešel. Tak já vám jenom připomínám, že jestli funguje demokracie, tak příště budete třeba v opozici vy, pak se to zase vystřídá.

Ale pak následuje pan poslanec Špičák ten stahuje. To snad ani nebudou... Děkuji, paní předsedající. Já jsem tady byl včera a jsem tady dneska.

To určitě není začátek letošního roku. Prostě tak to je.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, asi vyslyším přání Marka Bendy a nebudu mluvit dvě hodiny.

Abych se vrátil k tomu, co Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dělá.

Za to vám chci poděkovat, protože musím říct, že jsem to čekal horší, ale je vidět, že i opoziční poslanci, poslankyně si uvědomují, že budoucnost České republiky je právě v kvalitním vzdělávání a že se na tom musíme shodnout, jinak to skutečně nejde.

Tak v současné době připravuje ministerstvo dlouhodobý záměr vzdělávání a stanoví základní priority.